Budeme dále pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Zopakuji, jak to bylo předtím, než jsme tento bod přerušili. Ruší. Poté přednostní práva v pořadí pan poslanec Strýček, pan poslanec Blaha a pan poslanec Benešík.

Prosím, máte slovo.

Tady se zase jasně ukázalo, jak se tento bod zneužil před volbami. Proč?

Ten bod schválili všichni přítomní poslanci, a co jsem se ptal vedení klubu, tak se to avizovalo dopředu.

Potom jsem chtěl říct dvě věci a já se pak k tomu vrátím podrobněji, až na mě přijde řada to jsou ty dvojí metry.

Čas, pane poslanče, děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Lžete, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, protože já jsem vystoupil s přednostním právem, sedím tady poctivě, jsem připraven k diskusi. Dokonce jsme si vyslechli i referát z úst pana předsedy Poslanecké sněmovny, vašeho stranického kolegy, který nám tady vysvětloval, proč hlasoval proti zařazení tohoto bodu, a litoval, že se vás nepřidalo víc. Tolik asi k tomu vašemu projevu. Děkuji za tu reakci. Proto já jsem byl překvapen, že ještě před otevřením schůze vystupují poslanci s přednostním právem. Já to tedy ještě dovysvětlím, aby to bylo úplně jasné všem lidem zvenku. Přednostní právo má předseda klubu a předseda strany, což u klubu, který má šest členů a sedm členů, dělá třetinu toho klubu. To znamená, že když se domluví dva kluby, které mají dohromady 13 poslanců, tak mají čtyři přednostní práva. Je to tak. Přednostní práva klubu největšího, kterých je 78, jsou dva, nepočítáme ministry. To je jenom ještě vysvětlení, protože lidé zvenku to nevědí.